Paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

Poprosím pana premiéra o odpověď.

Proto jsem tady zmínil v závěru své minulé odpovědi ten koordinovaný přístup, který by tady měl být zvolen. Jde o to, aby tady docházelo ke spolupráci všech, kteří mají zájem na tom, aby se situace v těch jednotlivých lokalitách zlepšila. Chci také říci, že v operačních programech, kde máme peníze z Evropské unie, ať už je to operační program Zaměstnanost, nebo operační program, který má Ministerstvo školství, jsou vyčleněny prostředky, ze kterých je možné hradit aktivity právě v těchto sociálně vyloučených lokalitách.

To, co pokládám za důležité je, že vláda se tím zabývala. A jenom chci říci, že ta strategie se skutečně zaměřuje na širokou oblast věcí. To znamená na zdraví, zaměstnanost, vzdělávání, ale také na zadlužení, na otázku bydlení, bezpečnosti a na koncepční řešení sociálního vyloučení a analytickou činnost.

Nicméně chci jenom připomenout, že tyhle programy samy o sobě to nezachrání. Jsem přesvědčený o tom, že musíme dosáhnout legislativních změn právě v těch oblastech, které jsem zmiňoval a které ztrpčují situaci lidem v oblasti bydlení. Tam se to podle mého názoru bez změn zákonů neobejde. Děkuji, pane premiére. Prosím k mikrofonu pana poslance Nekla, připraví se pan poslanec Valenta. Prosím máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, svůj mandát vykonávám v Olomouckém kraji, v regionu, který je postižen nemalou nezaměstnaností a nižšími průměrnými mzdami, než je v celé republice. Proto se podivuji tomu, že i když se najdou cesty, jak situaci částečně řešit, dopadne to vždy stejně.

Podle mých informací nebylo řešení nereálné, jednalo se s významným investorem. Mezitím však vláda přijala usnesení o zachování letiště z důvodu lobbingu z Ministerstva obrany, které mimochodem toto strategické letiště odepsalo a zlikvidovalo. Proto mám několik otázek.

Závod se již podle mých informací buduje, nebo dokonce stojí na Slovensku. Není to důvodem k vyvození osobní odpovědnosti za změření významné investice? Usnesením vlády se staly developerem pro tento prostor Letecké opravny Malešice. Není to v rozporu se zákonem státní podnik a developer? A třetí otázka. Kdy dojde k vypořádání pozemkových úprav ve scelení, které z důvodu blokace občana nejsou dokončeny od roku 2004 a hrozí zastavení přípravy průmyslové zóny? Přitom Armádní Servisní, příspěvková organizace, disponuje prostředky na výkupy pozemků a přípravu zóny. Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím máte slovo. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říci, že když jsem měl možnost tu zónu navštívit, v zásadě ještě v první části mandátu naší vlády, tak musím říci, že to tam vůbec jako potenciální zóna nevypadalo.

Pan poslanec tedy jistě ví, možná i vy další, kolegyně a kolegové, že naše vláda přijala několik usnesení, kterými zahájila proces přípravy toho území tak, aby tam do budoucna mohla vzniknout průmyslová zóna. Vyčlenily se finanční prostředky. To znamená, byly zlikvidovány objekty, které tam ještě zůstaly po letišti, a v těch pracích se samozřejmě intenzivně pokračovalo. Rozhodli jsme se, že v pracích na přípravě průmyslové zóny se bude pokračovat i v okamžiku, kdy se ukázalo, že v mezinárodní soutěži mezi Českem, Polskem a Slovenskem o tu konkrétní velkou investici nakonec zvítězilo Slovensko. Řeknu vám, proč zvítězilo Slovensko. Bylo schopno nabídnout pozemek, ke kterému vedla dálnice. My jsme nebyli schopni nabídnout takto velký pozemek, ke kterému vede dálnice. To byla komparativní výhoda, se kterou slovenská vláda mohla počítat a která byla pravděpodobně jednou z těch, které rozhodly o tom, že v soutěži o tuto investici uspěli. Ovšem platí to, co jsem řekl. Také jsme zrychlili přípravu výstavby toho posledního úseku D1. Víte jistě, že se v posledních měsících urychlila příprava výkupů pozemků. Že se urychlila příprava otázek územně plánovací dokumentace. Je to jedna z priorit vlády.

To znamená, ten zbývající úsek D1 je připravován tak, aby mohla být napojena průmyslová zóna. Jestli tam bude letiště, nebo ne, je myslím speciální otázka. Pochopil jsem i během návštěv v tomto regionu, že město Přerov a v posledním období i Olomoucký kraj nepodporovaly myšlenku zachování té letištní plochy, která tam zbyla po vojenském letišti. Nicméně Ministerstvo obrany na tom trvalo a předložilo do vlády celou řady argumentů, proč by tam ta plocha teď neměla být zlikvidována. To znamená, vláda přihlédla k argumentaci správce toho majetku Ministerstva obrany a nerozhodla o likvidaci té letištní plochy. To znamená, letištní plocha tam zůstane zachována, ale budou nadále připravovány velké pozemky, které to letiště obklopují, a to jsou desítky, pravděpodobně stovky je to víc, než 100 hektarů, které jsou tam k dispozici v prostoru té průmyslové zóny. Takže se domnívám, že tímto postupem dosáhneme toho, aby za prvé byla dostavěna dálnice, bylo zajištěno dálniční napojení této nové průmyslové zóny. Za druhé, nebude tam zrušeno letiště. Myslím, že je lepší, že jsme neinvestovali do likvidace té betonové plochy, plocha tam zůstala zachována a do budoucna tam je otevřený prostor, aby eventuálně vláda ty pozemky využila.